Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat, byl zamítnut, a tím končím projednávání této interpelace.

Hezké dopoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Kdo další?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já v rámci hladkého průběhu zítřejšího jednání Sněmovny navrhuji vyřadit sněmovní tisk 205. Jsem přesvědčen, že těch více než 800 pozměňovacích návrhů zítra projednat nestihneme. Myslím si, že máme spoustu důležitých věcí na práci a je zbytečné, aby se Sněmovna zasekla na tomto tisku. Dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já bych vás chtěl požádat o zařazení bodu číslo 23 na zítřek po již zařazených bodech.

Jde o druhé čtení. Ta novela je podána zástupci několika poslaneckých klubů, prošla poměrně hladce garančním výborem pro sociální politiku a já si vás dovoluji požádat o zařazení tohoto bodu zítra po již zařazených bodech.

Ještě někdo? V tom případě mohu nechat hlasovat.

Čili aby byl prvním bodem jednání, je poměrně nerealistické, leda bychom začali později. Anebo přerušit bod, který bychom projednávali. Já se omlouvám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.